Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Skutečností ale je, že i přes nedostatky a v některých ohledech i nejasnosti stávajícího zákona o EET, a myslím, že už tady kolega předkladatel to zmiňoval a zmiňovala to i řada kolegů v minulém volebním období při schvalování tohoto zákona, nicméně v tuto dobu už se jedná víceméně o koncept vcelku již všeobecně přijímaný.

Já bych akorát řekla, bohužel, ze svého pohledu. Předpokládám, že budou aktuálně zřejmě i předmětem vládou připravované novely zákona o EET, která bude reagovat i na nedávné rozhodnutí tady již zmíněného Ústavního soudu o zrušení některých částí stávajícího zákona. Já bych jenom chtěla říci, že to, že vlastně Ústavní soud nezrušil zákon o EET jako celek, tak to vše mě vede k tomu, abych tady podala návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení. S tím, že souhlasím se stanoviskem vlády ve všech bodech, které je tam uvedeno. Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. S přednostním právem se do rozpravy hlásí paní ministryně financí a já jí hned udělím slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi stručně uvést několik slov, protože tady bylo řečeno mnoho a myslím si, že si to vyžaduje moji reakci.

Pojďme si ale říct pár faktů a pak bych se s dovolením zastavila u interpretace rozhodnutí Ústavního soudu, který bych si dovolila zinterpretovat ze svého úhlu pohledu. Tedy jinak než byl interpretován před chvílí. Narovnání podnikatelského prostředí. Sedmnáct zemí Evropské unie má nějakou formu evidence tržeb, ať už je to registrační pokladna, ať je to tato forma evidence tržeb, nebo kombinace obojího. Například v sousedním Slovensku registrační pokladny mají více než 20 let a po poslední návštěvě, kde jsme byli, tak uvažují o zavedení evidence tržeb, začínáme na tom spolupracovat. A další země se přidávají. Byli u nás z Ukrajiny, chtějí zavést elektronickou evidenci tržeb. Základním smyslem je právě narovnání podnikatelského prostředí, a právě proto podporují evidenci tržeb všechny významné podnikatelské svazy a komory. Já se všemi jednám.

Nenapadá mě žádný další významnější podnikatelský svaz či komora.

Já nezpochybňuji právo pěti soudců Ústavního soudu na jejich oponentní názor, který tu byl prezentován. Co je však důležité, jak hlasovala většina a jaké rozhodnutí Ústavního soudu tento Ústavní soud nakonec přijal. A já ho interpretuji naopak velmi pozitivně.

Ano, připouštím, že zrušil určitá ustanovení. Ale rozhodně odmítám, že zrušil třetí a čtvrtou fázi. Třetí a čtvrtá fáze byla odložena až do doby, než bude definitivně rozhodnuto o všech výjimkách.

Čili je to problém. Je to problém.

Nevím, z čeho se vychází, když neustále slyším, že ta čísla manipulujeme, že ta čísla nejsou správná. Ta čísla jsou na účtech České národní banky.

Na tom samozřejmě, uznáváme, má 20 mld. podíl růst ekonomiky, zbytek je podíl konvenčních opatření, která zavedlo Ministerstvo financí, resp. minulá vláda.

Podle mého názoru to není špatný výsledek.

Bohužel nedostávají takový mediální prostor, a tím pádem se vytváří zkreslený obraz zákona o evidenci tržeb. Čili já samozřejmě odmítám interpretace, které tu zazněly. Zavedli jsme tu nejlevnější variantu, která mohla existovat. Evidence tržeb, dneska se pokladní zařízení dá koupit už do 3 000 korun, ta nejjednodušší. My jsme zavedli pro podnikatele slevu na dani.